Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Budu rychlá.

Ale já mám kromě této principiální připomínky připomínku mnohem závažnější.

Samozřejmě se můžete přihlásit k faktické poznámce, která ovšem reaguje na průběh rozpravy. Nelze však v ní uplatňovat věcná stanoviska, což předpokládá, že budete reagovat v tomto případě na ministra financí, který pokud vím, ještě nevystoupil. Tak jenom abychom si to ujasnili. Děkuji vám předem. Ještě než dám slovo panu poslanci, přečtu omluvy.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Já jsem si samozřejmě, když jsem se připravoval na tuto schůzi, i tento nález Ústavního soudu několikrát přečetl a musím říci, byť tedy nejsem ústavní právník, že u mě vyznívá přesně naopak. Dovolím si přečíst maličký úryvek: ústavní pořádek explicitně připouští možnost projednat vládní návrh zákona ve zkráceném jednání pouze na základě článku 8 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, a to v době stavu ohrožení státu nebo válečného stavu ano, nebudu to číst celé dále připouští, že tento stav vyhlášení stavu legislativní nouze je možné i v některých dalších případech, ale vydává závěr, že v demokratickém právním státě využití institutu legislativní nouze je možné jen za předpokladu širokého konsenzu v parlamentu, kterým je aklamace, případně alespoň taková většina, která je srovnatelná s většinou vyžadovanou k přijetí ústavního zákona. Ať jsem to četl, jak četl, myslím si, že ústavní většinu koalice nemá, tudíž si myslím, že nemůže použít stav legislativní nouze pro projednávání tohoto zákona.

Prosím, máte slovo, vaše dvě minuty, paní poslankyně. Děkuji za slovo, paní předsedající. Chtěla bych reagovat na pana poslance Jakoba i na pana ministra, prostřednictvím paní předsedající, a ještě na pana ministra Šalomouna, který samozřejmě odešel. A vracíme se právě k tomu, co jsem říkala na začátku. To znamená, že když nebyla zpracovaná studie dopadů, tak o jaké hospodářské škodě my se tady bavíme?

To je jedna věc.

A bylo to stavební spoření. Nevím, jestli to tady zmiňoval, nebo nezmiňoval, protože tady zmiňoval akorát... A všichni jsme čerpali z nálezů Ústavního soudu. On to tady zmínil, tak já jsem říkala, že jsem čerpala z jiných nálezů.

Takže o jaké demokratické debatě se bavíme? Tak buď anebo. Buď přistoupíte na zkrácení bez nějaké diskuse... No a jestliže na to nepřistoupíte, no tak my si poradíme jinak.

Ono to spolu ale souvisí.

Já se jenom ptám, jestli ty značné hospodářské škody lze skutečně vysvětlit vyplacením důchodů ve výši dle zákonného valorizačního vzorce, který platí mnoho let a má právě ty důchodce chránit, jestli toto je ta škoda?